Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaná smlouva je standardní úpravou oblasti policejní spolupráce s nesousedními zeměmi. Upravuje tedy spolupráci při předcházení a odhalování trestné činnosti, a to zejména formou výměny informací.

Smlouva ve vzájemných vztazích nahradí